Nyní návrh paní poslankyně Dostálové.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Nyní návrh paní poslankyně Adámkové. Ta navrhuje bod číslo 74, sněmovní tisk 162, transplantační zákon, zařadit na dnešek jako první bod po pevně zařazených bodech. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 13, přihlášeno 161 poslanců a poslankyň, pro 75, proti 10. Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat návrh paní poslankyně Pastuchové.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti?

Je to tak v pořádku, paní poslankyně? Respektive jako první bod, ano?

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Mohu takto? Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 18, přihlášeno 162 poslanců a poslankyň, pro 73, proti 38. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? Hlasování číslo 19, přihlášeno 162 poslanců a poslankyň, pro 75, proti 14. Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Kdo je proti?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat, pořad schůze byl tedy schválen.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající.